Já bych to tak optimisticky neviděl.

Kdybychom se chtěli podívat, kolik tvoří financování z daňových příjmů Ministerstva životního prostředí, tak je to 0,42 % z daňových příjmů.

Naprosto nezdravé.

Tomuto tématu se budu více věnovat ve druhém čtení. Chtěl bych vyzvat i ke spolupráci jak ministra financí, tak ministra životního prostředí, aby se nad tímto faktem zamysleli a případné pozměňovací návrhy, které přijdou ve druhém čtení, aby také podpořili, protože věřím, že tato kapitola znamená budoucnost, ve které tady budeme žít, zda budeme dýchat čerstvý vzduch, zda budeme pít čistou vodu, zda budou naše děti vyrůstat ve zdravém prostředí, bude prioritou i Andreje Babiše a Richarda Brabce, nejenom nějaká proklamace na papíru, jak to je do dnešní doby. Děkuji za pozornost. Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám krásné odpoledne a dovolte mi pár slov k rozpočtu říci také. Chtěla jsem původně tady rozebrat kapitolu 313, ale myslím, že na to budeme mít dostatečně velký prostor na výboru pro sociální politiku. Proto jsem se zaměřila na jednu kategorii v sociální oblasti a to jsou zaměstnanci.

Myslím si, že tato částka je nízká. Při svých návštěvách pobytových zařízení se opakovaně setkávám se stesky nejen zaměstnanců, ale i ředitelů příslušných zařízení. Na pracovníky v přímé péči jsou kladeny vysoké nároky nejen na osobnostní vlastnosti, ale i odborné nároky. Stávají se klíčovými pracovníky. Musí se vzdělávat a přizpůsobovat změnám v přístupu k péči o člověka.

Ano, záměr byl snížit platy a přijmout více pracovníků do sociálních služeb.

Mnohé kolegyně v přímé péči odcházejí a odcházely do starobního důchodu a s bídou dosahovaly na průměrný starobní důchod, který činí 11 331 Kč.

Kdyby jim zůstalo 15 %, která jsou ze zákona jim dána, tak jim zůstane pouze na léky, na osobní potřeby, ale na platbu v tomto zařízení nebudou mít. To znamená, že vlastně tu péči, kterou vykonávaly v minulosti pro jiné, si nebudou moci ani jednou dovolit. Nechci ve vás vyvolat lítost ani soucit, chci jenom upozornit na tuto tristní situaci zaměstnanců, po kterých chceme, aby vykonávali svoji práci kvalitně, dobře a ve prospěch jiných lidí. Chápu, že sociální služby potřebujeme až v závěru, kdy nám nezbývá příliš sil, abychom bojovali za pracovníky, kteří se o nás starají. Vím, že to není důležité i pro tuhle společnost, protože by se jinak k těmto zaměstnancům postavila jinak.

Proto si myslím, že v době, kdy ekonomika je ve velmi dobré kondici, by se dala tato práce ocenit a zaplatit tyto zaměstnance. Přijde mi navýšení a znovu opakuji 4 % za velmi nízké. Věřím, že kapitola 313 by mohla mít jinou strukturu, kdybychom zde měli třeba účinný zákon o sociálním bydlení. Ušetřilo by se ve vyplácení a doplatcích na bydlení a mohlo by se přidat právě těmto pracovníkům. Ale bohužel za tři roky vlády se nedošlo k tomu, aby tento zákon byl vůbec uveden, a kdo ví, jak to s ním bude dále. Vážený pane předsedo vlády, pokud byste tu byl, tak byste to slyšel, pane ministře Babiši a paní ministryně Marksová, která tu také není . Mluvím o paní ministryni Marksové. Navýšení 4 % je směšné za práci, která je tak potřebná a bude stále nutná. Začíná se už také projevovat nedostatek pracovníků v této oblasti. Není divu. Kdo by to za ty peníze taky chtěl dělat. Takže vás, vážené koaliční poslankyně a poslanci, žádám, abyste se nad tímto problémem zamysleli. Prostřednictvím svých ministrů můžete změnit toto odměňování, a tak do budoucna zajistit kvalitní péči v sociálních službách, protože ji budeme potřebovat všichni.

Já vám děkuji za pozornost. Děkuji Paní poslankyni Hnykové. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Také si neumím představit, že kdyby mi takový rozpočet navrhl úředník na Jihočeském kraji nebo krajského úřadu, že bych byl s jeho návrhem spokojen.